Některé oblasti z tohoto projednávaného materiálu, na které jsem chtěl poukázat ve svém vystoupení, byly již některými kolegy zmíněny. Vyjádřím se k oblastem, které v případě přijetí projednávaného materiálu budou mít negativní dopad na občany naší země. První oblastí je otázka motivace mládeže v dnešní době k aktivnímu přístupu ke vzdělávání. V minulosti již prvním negativním zásahem této vlády bylo snížení slevy na jízdné pro studenty. Došlo ke skokovému vysokému zvýšení částky za dopravu, a tím zatížení jich i rodin studentů. Snížením slevy na jízdné to ale nekončí. Z předloženého materiálu vyplývá v případě jeho schválení, že dojde ke zrušení slevy na studenta, slevy, která má studentům alespoň částečně finančně ulevit. Proč studenti v době studia pracují? Proti tomu nemám námitek. Většinou ale tomu tak není a jejich hlavním cílem je získání finančních prostředků pro úhradu rychlého a vysokého růstu nákladů spojených s jejich studiem, studijní materiály a pomůcky, ubytování, strava apod., a nemohou se přitom spolehnout na podporu ze strany svých rodičů, anebo někdy i prarodičů. Takto pracujících studentů jsou tisíce.

Náš podíl vysokoškolsky vzdělaných v populaci patří k nejnižším v celé Evropské unii. Jsem přesvědčen, že zájmem každé zodpovědné vlády by mělo být motivovat mladé, aby studovali. Vzdělaní lidé mají zpravidla větší možnosti uplatnění na trhu práce a nemluvě o lépe placených pracovních pozicích. Z jejich vyšších příjmů bude v budoucnu profitovat státní rozpočet ve formě odvodu z jejich mezd nebo platů. Pokládám si otázku, proč chce vláda tímto opatřením studenty poškodit, trestat. Jako další vážný a touto vládou neřešený problém vidím v podpoře a motivaci mladých k zakládání rodin, který se v případě tohoto materiálu, pokud bude přijat, ještě více prohloubí. Dostupnost hypoték, zvyšování cen energií a zvyšování nákladů na život jako takový se dramaticky zvýšil a i nadále neúměrně zvyšuje. Zde mj. jasně vyslaným signálem pro mladé, jak tato vláda chce tuto skupinu obyvatel naší země v uvozovkách podporovat, je zrušení státní podpory stavebního spoření. Nedílnou součástí trendu života mladých v dnešní době mimo starostí o vlastní vzdělávání, bydlení apod. Chci dodat, že problém s dostupností vlastního bydlení se netýká jen mladých lidí.

Ze strany občanů dojde k omezení preventivních zdraví prospěšných aktivit, využívání veřejných bazénů, saun, parních lázní. Dojde k omezení návštěv divadel, koncertů, kin, kulturních akcí, festivalů, návštěv sportovních akcí. Proč k tomu dojde? Odpověď je jednoduchá.

Uvědomili jste si při přípravě tohoto návrhu zákona, že sekundárním dopadem tohoto opatření v oblasti DPH bude zhoršení hospodaření provozovatelů těchto zařízení vzhledem k poklesu tržeb? A zmíním zde krátce ještě jednou studenty vysokých škol.

Za vládu vážená paní ministryně, vámi předložený návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů je výsledkem toho, že pod vaším vedením není schopen stát konsolidovat veřejné rozpočty v první řadě sám, tj. šetřit na sobě.